Děkuji. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Není tomu tak.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Můžeme tedy přerušit bod číslo 1. Děkuji panu zpravodaji.